Dle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka je situace u praktických dětských lékařů úplná demografická katastrofa. Všichni lékaři v České republice stárnou, ovšem naprosto nejhorší situace je u praktických lékařů pro děti.

Ty zdroje je možné dohledat v týdeníku Týden a mohu vám dodat i přesnou citaci. Na první pohled nemusí být tento sociální aspekt elektronické evidence tržeb patrný.

Chtěla jsem se zeptat, pane ministře: Berete toto varování lékařské komory vážně? Skutečně jste přesvědčen, že není třeba, abychom provedli studii, která se bude zabývat dopadem na kvalitu života a na kvalitu dostupné lékařské péče v oblastech, které jsou už dnes lékaři velmi málo pokryty a kde je kritický nedostatek praktických lékařů? Děkuji za odpověď. Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova, připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Říkali, že nejsou stranou, ale hnutím nespokojených občanů, hnutím, které změní poměry v České republice, přinese dobrou správu věcí veřejných, ušetří veřejné peníze a, konečně, nastolí spravedlivou vládu a řád. Na předvolebních mítincích se občané dozvídali, že hnutí ANO změní politiku, protože nepřináší tradiční střet levicových a pravicových hodnot, ale politiku pro všechny. První plody práce vidíme již po dvou letech. Ministr financí Andrej Babiš představil další deficitní rozpočet. Koalice tvořené hnutím ANO padly již v několika městech a v médiích se začalo konečně otevřeně mluvit o tom, kteří že čestní a morální lidé toto hnutí řídí, Prahu nevyjímaje. V říjnu roku 2014 ministr financí Andrej Babiš, bojovník proti pravolevému vnímání světa, řekl, že se nám tu profilují dvě strany. Jedna levicová, Česká strana sociálně demokratická, a jedna pravicová se sociálním cítěním a to jsme my, tedy hnutí ANO. Ještě předtím ale ministr Babiš stihl představit veřejnosti na panelové diskusi svůj excelentní nápad elektronickou evidenci tržeb. Od představitelů pravicové politiky veřejnost očekává minimalizaci státních zásahů, rovnost příležitostí, zdůrazňování odpovědnosti a svobody jednotlivce, důsledné oddělení státu a společnosti včetně liberálního přístupu k trhům. Všechny tyto principy pravicové hnutí ANO porušuje. S malými a středními podnikateli a živnostníky rozhodně žádnou solidaritu neprokazuje.

Nová agenda a velké objemy dat si navíc vyžádají stovky nových státních úředníků. Její přijetí učiní z podnikatelů nesvéprávné malé děti a podlomí poslední zbytky důvěry, které malí a střední podnikatelé ke státním institucím chovají.

Ptám se vás, pane ministře: Zaplatí někdo živnostníkům nákup pokladen? Uhradí někdo živnostníkům náklady na wifi připojení, na případnou výměnu pokladny nebo na pořízení nového softwaru, až to budou okolnosti vyžadovat? Silně o tom pochybuji. Uvedení systému v život má dle propočtů vyjít asi na 10 miliard korun. Kdy se tyto peníze státu vrátí? Výjimečně musím dát za pravdu Jiřímu Rusnokovi, který velmi pregnantně shrnul cituji: Ohledně evidence tržeb jdeme s obrovskou brokovnicí na relativně malého zajíce, a mohlo se na to jít chytřeji. Chce se dosáhnout toho, aby živnostníci a malí obchodníci přiznávali tržby. Pokud zavedu povinný elektronický systém pro všechny, tak toho dosáhnu. Je otázka, jestli náklady odpovídají dosaženému efektu, který z toho bude. Další paradox jsme z úst Andreje Babiše slyšeli v červenci 2014, kdy nám pan ministr s velkou pompou oznámil, že cituji: Evidence tržeb je důležitá v boji proti šedé ekonomice a zároveň vytváří férové podmínky pro všechny podnikatele. Vede zákon, který má platit pro někoho a pro jiného ne, k narovnání podnikatelského prostředí? Vytváříme tím férové podmínky pro všechny podnikatele?

Cituji: Pokud opravdu zkrachují, signalizuje to systémový problém, který jako takový musíme řešit, a ne místo toho připouštět porušování zákonů. Chce vláda říci živnostníkům, že až poté, co jich většina zkrachuje, bude to pro ni signalizovat systémový problém? Neměli bychom systémové problémy řešit ještě před schválením zákona ve třetím čtení?